Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče.

To za prvé. Děkuji panu poslanci Laudátovi, to byla zatím poslední faktická poznámka. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Václav Votava.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, konečně se na mě dostalo, ale nerad bych zdržoval opozici, aby mohla projednat také své zákony, které si teď sama zdržuje, to projednávání, neustálými technickými připomínkami. Pochopil jsem dobře, že i pan zpravodaj a koneckonců i pan kolega Kováčik toto navrhl. Možná že je zajímavé se podívat trochu do minulosti, jak tato daň vznikala a jak probíhala.

A navíc pan bývalý ministr Kalousek prosazoval, aby poplatníkem byl nabyvatel. Ano, když to bude nabyvatel, tak to samozřejmě jako nabyvatelé zaplatí, tu daň. Daň se platí všude, nebo ve většině států Evropské unie, v některých je daleko větší než u nás, my jsme tak někde ve středu, řekl bych.

Ono devět miliard je devět miliard. Prostě tak jak se vám to hodí, tak také postupujete. Děkuji panu poslanci Votavovi. S faktickou poznámkou nyní pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura.